Já vám děkuji, pane ministře. Samozřejmě chápu, že termín, který tam byl dán, je to na jednu stranu možná pozitivní, protože to opravdu tlačí k tomu, skutečně tedy ten návrh předložit, na druhou stranu to je riziko právě v tom čase, protože problematika je opravdu velmi složitá.

Prosím, pane ministře.

Nyní pan poslanec Pavel Růžička, kterého v sále nevidím.

Děkuji za slovo. Pane ministře, pokusím se v té jedné minutě být strašně krátká.

Tento zákon byl dán do mezirezortního připomínkového řízení na 5 dní.

Já když jsem předkládala zákony, tak jsem si samozřejmě také občas požádala o snížení nebo zkrácení mezirezortního připomínkového řízení, a musím říci, že to bylo u zákonů, které opravdu měnily jednu větu nebo prostě narovnávaly něco, co tam v tom zákoně bylo špatně.

Mě by zajímalo, na základě čeho, protože když jsem si přečetla vaše připomínky, které vzešly z Legislativní rady vlády, respektive od vás, tak vyloženě vytýkáte, že tato novela se minula tomu, za co tu výjimku dostala, nebo k čemu ta výjimka byla udělena.